To je moje otázka. Prosím, příště prostřednictvím předsedající. Dále je přihlášen s faktickou pan poslanec Vondráček a připraví se pan poslanec Janulík. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za možnost vystoupit s faktickou poznámkou.

Proto si to tak dobře pamatuju. Takže za prvé, chtěl bych, aby bylo všechno v pořádku.

Už jsme tady spolu osm let, tak můžeme komunikovat normálně. Je to věc, kterou nepamatuji tady za celou dobu, že by se rovnou omezilo na deset minut vlastně v bodu. Já nerozporuji, že to nejde . Je otevřen bod, bylo hlasováno. Já mám třeba tady opravdu přečtu vám citát, když bojoval proti omezení řečnické doby nynější pan premiér, který tady prohlásil: Koaliční poslanci tak učinili přesně ve shodě se slovy Andreje Babiše, že Parlament je žvanírna. Opět se ukazuje, že vládu vůbec nezajímají argumenty ani příběhy konkrétních lidí, pro které elektronická evidence tržeb znamená likvidaci,